Snažili jsme se reflektovat maximum možného, proto říkám, vnímejme to všichni tak, a hovořím i k odborné veřejnosti, jako určité umění kompromisu tak, abychom dosáhli vzájemné shody. A já bych chtěla všem, opravdu všem moc poděkovat za spolupráci a věřím, že se stavebníkům trochu uleví. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku, poté vám dám vaše přednostní právo, pane ministře. Budu strašně rychlá.

Já vám také děkuji. Děkuji paní místopředsedkyni Sněmovny za ten souhrn, já jsem do těch detailů jít nechtěl. Myslím si, že asi důležité to bude v rámci i třetího čtení, kdy budeme mít nějakou představu i v rámci dynamiky Sněmovny, projednání na výborech, které návrhy mají většinovou podporu poslanců. Tím se nejvíce přiblížíme tomu finálnímu výsledku. Chtěl bych zareagovat možná na dvě důležité věci, neboť u iniciativy, že velká část problematiky rychlosti povolování není pouze v procesu povolovacím, který primárně adresovala původní rekodifikace i novela stavebního zákona, ale je v té části územněplánovací.

Samozřejmě do debaty vstupuje spousta aktérů a vstupovaly spousty aktérů. Já si možná povzdechnu, neboť kdyby akademické tituly před jmény znamenaly automaticky řekněme korektní komunikaci a dobrou komunikaci Ano, jak zde říká pan kolega Adamec, vzdělání blbosti nebrání, tak musím tedy říci, že některé vstupy s lidmi, se kterými sedíte u stolu a konstruktivně řešíte ten postup netýká se nyní poslanců a poslankyň v Poslanecké sněmovně a potom řekněme ani ne tak zákulisní, ale jako emailová korespondence.

Myslím si, že to je důležité, a teď se posunout i do té věci územněplánovací. A k digitalizaci stavebního řízení. Když jsem vystupoval na poli Sněmovny a Senátu, spíše než zde na plénu na jednotlivých řekněme konferencích, které byly pořádány začátkem tohoto volebního období s naším nástupem do vlády, tak se často řešilo, zda je lepší nejdřív zafixovat stavební úřady a strukturu v území a pak až digitalizovat, či se to dá dělat najednou či obráceně.

A já bych chtěl říct asi jednu věc.

My jsme revidovali architekturu tohoto řešení, neboť obsahovala různé prvky, které už jednotlivé úřady i ministerstva mají, například spisovou službu. Došlo k jistému zúžení implementace a digitalizace stavebního řízení v části architektonické i procesu výběrového řízení probíhá. Za mě asi v tuto chvíli vše. Jenom jsem chtěl říci, že bych se z pohledu úřadů nebál o technické vybavenosti samozřejmě školení, technická vybavenost, nutnost třeba licencování softwaru, stejně tak jako budoucí vybavení DESÚ, toto je vše v procesu.

Jenom pro pořádek uvádím, že pan ministr s přednostním právem, nikoliv s faktickou poznámkou.

Děkuji, pane místopředsedo. Já mám faktickou.

Je to posílení samospráv, územní plánování, to není součástí komplexního pozměňovacího návrhu, a já jsem pochopil, že to je nějaká výzva do budoucnosti ze strany ministerstva. Je to prezentována jako systémová změna, která se vyřeší později.

To znamená, jestli, pane ministře, můžete říct, dokdy byste to udělali, respektive očekává se, že by to mělo být v tomto volebním období, ale jestli už třeba by to mělo být předloženo do konce tohoto roku.